Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za možnost tady vystoupit za kolegyni Jourovou v rámci prvního čtení s tímto důležitým zákonem.

Primárním účelem navrhované novely je dílčí změna národní úpravy zadávání veřejných zakázek a předmětem navrhované právní úpravy je především odstranění nedostatků účinného znění zákona o veřejných zakázkách. Novela zákona navrhuje rozšířit demonstrativní výčet kritérií o možnost hodnotit také organizaci, kvalifikaci a zkušenosti pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky, což umožní zadavateli u služeb najít odpovídající a fundovanou nabídku. Zároveň je navrhována i možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce, která vzešla z jednání v rámci připomínkového řízení s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nově bude tedy muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současný limit 20 procent takzvaných víceprací zůstává nadále zachován. Dosavadní znění přinášelo komplikace při posuzování konkrétních případů, kdy zákon vyžadoval takřka absolutní míru objektivní nepředvídatelnosti. Navrhovaná změna situaci řeší v tom smyslu, že nelze po zadavateli vyžadovat větší péči, než je obvyklá, slovy zákona: náležitá. Změnou dojde k zabránění situacím, kdy za současného znění byly nepřesnosti v projektu příčinou odebrání dotací. Za přípustný důvod pro zadání dodatečných stavebních prací tedy bude možno považovat například případ, kdy zadavatel použije projektovou dokumentaci zpracovanou externí autorizovanou osobou a u dokumentace předpokládá její odborné provedení. V průběhu stavebních prací se ale zjistí, že v projektu je věcná chyba, která vyžaduje změnu rozsahu prací provedenou prostřednictvím takzvané dodatečné práce. Přijetím novely dojde také ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, čímž dojde ke zefektivnění zadávacího procesu, které spočívá zejména v jeho zrychlení, a má tedy zabránit zbytečným průtahům. V rámci své existence tato povinnost způsobovala zadavatelům často až neřešitelné problémy a nesplnila tak svůj primární účel, a sice zvýšení konkurenceschopnosti nabídek a zvýšení motivace zadavatelů otevírat zadávací podmínky většímu počtu uchazečů jejich mírnějším nastavením. Dále bude provedena úprava části zákona o veřejných zakázkách týkající se výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Nová právní úprava by měla zefektivnit, tedy zrychlit, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Smyslem úpravy je zajištění efektivního, rychlého a zákonného přezkumu úkonů učiněných v zadávacím řízení. Na základě výsledku připomínkového řízení k této novele došlo též k úpravě týkající se takzvané citlivé činnosti, kdy došlo k vyjmutí výkonu funkce člena hodnoticí komise z této citlivé činnosti. Dojde tím ke zjednodušení procesu sestavování hodnoticích komisí, neboť za současného stavu byl tento proces u významných veřejných zakázek značně administrativně náročný. V poslední řadě další oblastí, kterou předkládaná novela upravuje, je zrušení ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících seznam hodnotitelů a zrušení povinnosti předkládat oponentní odborné vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek, a to v souvislosti s připravovaným systémem státní expertizy, který by měl plnit obdobné povinnosti jako seznam hodnotitelů společně s vypracováním oponentních posudků.

Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Okleštěk. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já nemám co dodat po vyčerpávajícím slově pana ministra, protože pan ministr Brabec, jak víte, je univerzální ministr a dokáže předložit všechno tak, jak je patřičné. Jenom bych chtěl připomenout, že se v tomto případě skutečně nejedná o nový zákon, ale o dílčí novelu, která je pro nás velmi důležitá, a že navrhované úpravy odstraní nedostatky, které jsou v současném zákoně, a my je potřebujeme odstranit.